Legislativa je napsána, je v legislativním procesu. O té se budeme tady bavit. Na druhé straně já vám říkám, Finanční správa ušla obrovský kus cesty díky i kontrolnímu hlášení a zadržuje dneska včera to bylo číslo 600 milionů. Dneska je to 600 milionů.

Děkuji. Nyní tedy faktická poznámka, pan poslanec Bělobrádek, poté faktická poznámka, Marek Benda. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, já tedy nejsem právník, ale mně přijde dost zvláštní, když tady říkáte, že rozhodnutí Ústavního soudu, který vykládá vlastně soulad s ústavním pořádkem jako s nejvyšší právní normou, která je v České republice řeknete, že názor vašich právníků prostě je v rozporu s tím, co udělal Ústavní soud. To znamená, podle mého názoru zákon může vykládat pouze soud. My tady máme rozhodnutí soudu, nad něž není, protože to je soud Ústavní.

Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Benda, poté faktická nebo řádná přihláška, paní ministryně.

Ale nemůžeme takto vykládat rozhodování Ústavního soudu. V tom si myslím, že vás vaši úředníci šidí. To je prostě obecně závazné pro všechny a nelze říct: bude uplatněno jenom v této věci a plošně ho uplatnit nemůžeme. Ale Ústavní soud, jeho rozhodování jsou závazná pro všechny v této zemi, nálezy.

Já vítám to, že připravujete něco nového.

Děkuji. Nyní paní ministryně, poté pan předseda Kalousek. V té věci samozřejmě bude konáno. A pracuje expertní tým na tom, jakým způsobem naplnit tento rozpor, že tu máme stanovisko, nebo rozhodnutí Ústavního soudu a vedle toho máme daňový řád, který něco takového neumožňuje.

Prostě nemá řešení. Pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Rozpor to byl do okamžiku, než to rozhodl Ústavní soud. Já jsem měl také několik takových problémů a ne vždycky se nám rozhodnutí Ústavního soudu musí líbit, ale nezbývá nám nic jiného, než to respektovat.